A teď se držím jenom kapitoly zdravotnictví.

Ten důvod byl jasný a budou o tom určitě mluvit i další mí kolegové z řad našeho poslaneckého klubu.

Pro tu péči.

Vy tuto péči nedostanete, nebo vy si na ni počkáte a podobně. To byl ten základní důvod.

Ten zákon by příští týden, říkal pan ministr, že když ho bude prosazovat on...

Viděla jsem ministry zdravotnictví, kteří se hádali s ministry financí. To je normální.

No to jsem prostě neviděla. Já si kolikrát říkám: Četli ty rozpočty?

Protože já jsem přesvědčena, že oni nevědí, co tam je. Anebo se máme dočkat, mají se občané dočkat toho, že si budou doplácet za veřejnou péči? Co to dává za smysl?

K čemu tento škrt? Jakou má cenu?

Jenom chci upozornit, že to bude 150 miliard. Tak 144, já mám trošku jiná čísla.

Kapitola Ministerstva dopravy má o celých 9 miliard korun méně na výdajové straně, než se plánovalo v našem rozpočtu.

A já říkám: Pane generále, kolik by to tak bylo? A on mi říká: No aspoň 56 miliard.

Miliarda je tam na vysoké školství na investice.

Vždycky se hrozně zlobili.

Prostě ten rozpočet na to nemá.

To je obrat. Najednou je to pryč. A dokonce nepedagogové nula, ty kuchařky, ti školníci, ti, kteří většinou, ty uklízečky, kterých tam je největší nedostatek. Tak jenom abychom věděli, jak to běží a jak to stojí.